A teď prosím úplně konkrétní příklad. Máme dva bytové domy. Bytový dům číslo jedna, bytový dům číslo dvě se stejným počtem a plochou bytů.

V současnosti je cena plynu dvaapůlkrát vyšší než v případě domovní kotelny. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jeden byt v bytovém domě číslo dva zaplatí o 27 500 korun víc než ten v bytovém domě číslo jedna. A je třeba zmínit ještě jeden nezanedbatelný aspekt a to je ten, že pokud se v bytovém domě najde neplatič, nedej bože více neplatičů, neexistuje v této zemi legislativa, jak tohoto neplatiče odpojit od dodávek tepla. A já k tomu dodávám, protože někde provozují zásobování teplem městské společnosti, bude to mít samozřejmě dominový efekt i na rozpočet měst.

Já děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji, pane poslanče. A dalším z řádně přihlášených je pan poslanec Hrnčíř. A ještě předtím bych přečetl omluvenky.

Děkuji za slovo. Dva roky žijí ve strachu a zasaženi nejrůznějšími restrikcemi kvůli pandemii koronaviru, spousta z nich přišla o práci nebo musela ukončit podnikání a teď se k tomu všemu přidalo ještě neskutečné zdražování.

To je přece naprosto šílené. Místo restrikcí je třeba lidem pomoci, inspirovat se u sousedních států a konečně také zde v České republice přijmout účinná opatření proti zdražování energií. Ano, toto je část projevu, který jsem zde na půdě Poslanecké sněmovny přednesl v polovině února letošního roku. Již tehdy byla situace kritická. Vlastně něco ano. Jak jsem již zmínil před chvílí, chtěla trestat občany, kteří utíkali za levnějšími nákupy do sousedních zemí. Jen podotýkám, že to bylo ještě před válkou na Ukrajině. Státy Evropské unie začaly k obraně svých občanů proti nesmyslně rostoucím cenám energií přistupovat k zastropování cen. To už tady zaznělo. Co na to naše vládní koalice? Chtěla přitom zneužít vyhlášku, jejíž změnou by navíc také porušila zákon. Tedy nejenže bylo vládou navrhované řešení neetické, ono bylo navíc i protizákonné. My v hnutí SPD jsme dlouhodobě volali po zastropování, tedy regulaci cen energií. Dlouhodobě tvrdíme, že jiná cesta není. Otázkou nebylo jestli, otázkou bylo kdy. Přesto jste, vy členové vládní koalice, i nadále tvrdili, že je toto řešení populistické, neúčinné a nemožné. Čas zatím plynul a situace našich občanů, živnostníků a firem se stávala čím dál zoufalejší a bezvýchodnější. Bylo jasné, že pomoc, pokud vůbec přijde, nedorazí pro mnoho lidí i firem včas. I přes naléhání nás, opozičních stran, i přes zoufalé volání občanů a podniků jste i nadále pomoc pouze slibovali, případně navrhovali v této době již jen zcela nedostatečné řešení a doslova ani kosmetické úpravy. Nevím, opravdu nevím, co vás vedlo k tomu, že jste tolik měsíců pouze váhali a analyzovali, svolávali porady odborníků, slibovali, že nikoho nenecháte padnout, a přitom jste neudělali nic nebo jen velmi málo. Museli jste přece vědět, že každý den je důležitý, že každý den, o který se řešení zpozdí, rozhoduje o bytí nebo nebytí firem, živnostníků a o tom, zda řada lidí upadne do insolvence nebo bude muset čelit exekucím.

Co ta změna? Já už nebudu dále zdržovat, ani ten připravený projev už nebudu číst do konce, je to zbytečné.